Místo toho tedy přinášíte tento návrh.

Ale když nemáte nic lepšího, co se s tím tedy vlastně ve skutečnosti dá dělat?

Stát chce to je ta první od občana informace jenom jednou.

Zákaz duplicitních vedení informací.

Přeháním, milion informací, ale rozumíte mi, co tím myslím.

Co ještě mají jako třetí.

Co nám Estonci říkali, protože jedna z otázek byla a to je reakce na to, co jste tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi.

Mám jenom takový smutný povzdech nad tím, že všichni ti, co si pořídili v dobré víře čip za pětistovku, že tedy pět set padlo na oltář státní vlasti.

Tak teď, přestože s vědomím, a s tím souhlasím, ať zase nejsem úplně v opozici vůči panu předsedovi, že každý den je něco nového na tom internetovém a elektronickém světě. Už to bude zase všechno dál. Už se stojí fakt velmi dlouho. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem politikem příliš mladým, takže rozhodně si netroufám instruovat opozici, co má dělat a jak to má dělat. Každý má právo na to se k tomu vyjádřit. Jenom bych zase poprosil, abychom tady nemíchali hrušky a jablka. Žádná občanka nám nevyřeší to, co tady říkal pan poslanec Bendl. To je otázka procesu, a jestli někdo vymyslí nějaký formulář, který máte vyplnit, tak ta občanka vás této povinnosti a této nutnosti vůbec nezbaví. Ani náhodou.

Děkuji za pozornost. Ještě předtím, než mu dám slovo, konstatuji došlou omluvu paní poslankyně Marie Benešové do konce dnešního jednacího dne. Já vás ještě jednou zdravím.

Jestliže má být bezpečný prostředek pro vytváření kvalifikovaných podpisů podle nařízení eIDAS, je na základě prováděcích aktů jednoznačně materializovaný.

Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se také k faktické poznámce pan kolega Ivan Gabal.

Nemusím nikam chodit dodatečně cokoli podepisovat.

Nemusí nic tisknout, nechat podepsat a někam poslat zpátky. Opravdu nemusí. A já mám pocit, že k tomu máme směřovat.